Vláda přijala tento návrh ministra financí a uložila ho obhájit ministrovi zemědělství.

A pak se ještě zamyslela, nevím, co vedlo k tomu zamyšlení, protože v bodě 4 zmocnila ministra zemědělství, aby jménem vlády předložil tento návrh, což činí, samozřejmě, a v bodě 5 ještě zmocnila předsedu vlády, aby se když tak mohl zamyslet a zmocnit nějakého jiného ministra. Zde přítomný pan ministr dopravy disponuje zmocněním pana předsedy vlády a skutečně byl připraven na základě jeho zmocnění to předložit. Pravděpodobně si pánové na poslední chvíli uvědomili, že by to bylo příliš trapné, takže nepředkládá ministr dopravy, jak jsme se ještě v poledne mohli domnívat, neboť byl vybaven zmocněním pana předsedy vlády, předkládá alespoň ministr zemědělství.

Pan ministr financí je současně největším příjemcem výhody, která je nám tady předkládána, pan ministr zemědělství rovněž. Vládu o úkol pro ministra financí požádal jeden z majetkově zainteresovaných ministrů, druhý majetkově zainteresovaný ministr to do vlády předložil, vláda to schválila, a protože oba dva ministři jsou majetkově zainteresovaní, tak spolu s panem premiérem podepsal návrh zákona, který máte před sebou který člen vlády, dámy a pánové? Teď můžete hádat, jestli to byl ministr financí, který ten návrh zákona předložil, nebo ministr zemědělství, na jehož popud Ministerstvo financí ten návrh zpracovalo. Ne, ten návrh zákona vedle pana předsedy vlády podepsal pan ministr Ťok! Máme na stolech předlohu zákona o spotřební dani, což z hlediska kompetence patří do působnost ministra financí, z hlediska věcné příslušnosti to patří do zájmů ministra resortu zemědělství, z hlediska soukromých zájmů příjmů jejich rodin to patří do zájmů ministra financí a ministra zemědělství a podepsán je tam pan ministr Ťok. Domnívám se tedy, že je naprosto vyloučeno, abychom tento návrh projednávali bez přítomnosti pana ministra financí. Možná je všechno v naprostém pořádku. Ale těch otázek, těch podezření je tam tolik, že si neumím představit, že budeme projednávat tento návrh bez přítomnosti pana ministra financí. Pevně doufám, že nebudu jako zpravodaj přinucen klást své otázky tak dlouho, dokud se pan ministr financí nedostaví. Jsem na to sice připraven, ale myslím si, že efektivitě našeho jednání by to nemohlo prospět. Já jsem vás již při schvalování tohoto programu prosil, zda bychom nemohli tento bod projednávat až zítra, až tady pan ministr financí bude. On je dnes v Bruselu na Ecofinu, o tom prostě nemůže být diskuse, že je zcela řádně omluven, ale i zítra máme jednací den, před sebou celou řadu důležitých bodů, a budeli tento návrh přerušen a pevně zařazen na zítřejší den po obědě, jsme ho schopni projednat za přítomnosti obou zainteresovaných ministrů. Budemeli trvat na tom, že ho musíme projednávat dnes, budeme ho prostě projednávat tak dlouho, až tady oba dva zainteresovaní ministři budou.

Dovoluji si tedy dát procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a zařadili jeho pokračování jako pevný bod zítra bezprostředně po polední přestávce. Já děkuji.

Takže pane zpravodaji, jenom abych zopakovala váš procedurální návrh. Vy navrhujete přerušení bodu a jeho pevné zařazení na zítra jako první bod, ale to je úprava programu.